Takže v tomto konkrétním případě jej vlastně dostanou dvakrát. Vždyť až do úplného dořešení souvisejících soudních sporů nemůže být nikomu znám skutečný a konkrétní nárok na vydání majetku, a přesto byla stejným zákonem již stanovena částka vyplácená jako paušální finanční náhrada za majetek vydávaný. A že jde jen u této obce o skutečně významnou část majetku a o její reálnou likvidaci, svědčí přehled vydávaného majetku:

V roce 2010 byl zpracován projekt na ozelenění obce a následně obec získala dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. Ta však musela být pro tento účel dva roky blokována, protože se čekalo na rozhodnutí Ústavního soudu a na cizích pozemcích investovat prostě nemohla.

Jakékoli pokusy o uzavření dohody mezi účastníky vždy skončily nezdarem, neboť zástupci kanonie přicházeli pokaždé s jinými námitkami a nabídkami, které popíraly ty předchozí.

Poslední soudní spor se týká vydání pozemků, které obec dostala od Pozemkového fondu ČR pro svůj další rozvoj.

Rozvoj obce je v tomto směru úplně zastaven. Ale ještě se obecně vrátím k finančním náhradám. Tím, že není vůbec zřejmé, za jaký majetek se finanční náhrada vydává, je nutno předpokládat, že bude tímto způsobem nahrazen i majetek, který bude i fyzicky předán, tedy bude ve skutečnosti restituován dvakrát, případně že bude nahrazován majetek, na jehož vydání vůbec nárok nevznikl. Nebo dokonce mohou být vyplaceny značné finanční částky zcela bez jakéhokoli původního hmotného nároku. A to ještě připomínám požadavek Královské kanonie premonstrátů na zaplacení ušlého nájemného a ten zřejmě nebude ojedinělý. Nesmíme zapomenout ani na to, že církev byla dosud plně financována státem, tedy jí nic podle tohoto neušlo.

Zákon navíc zakotvuje nerovnoprávné postavení mezi církvemi a náboženskými společnostmi na straně jedné a oprávněnými osobami podle ostatních restitučních zákonů na straně druhé. Ve srovnání s ostatními oprávněnými osobami dle restitučních zákonů jsou církve a náboženské společnosti preferovány způsobem, který se poměrně velmi hodně vymyká pojetí rovnosti subjektů práva v demokratické společnosti. Chci na závěr připomenout ještě vyjádření vlády vydané na obranu zákona při řešení ústavních stížností proti zmíněnému zákonu.